Takže odškodňovací zákon, který tady dlouhodobě prosazujeme předložili jsme jej už na konci léta minulého roku musí projít prvním čtením, abychom se vůbec na mimořádné schůzi mohli bavit o prodloužení nouzového stavu. Já vám děkuji.

Je to jednoduchá novela, která pomůže živnostníkům, kteří jsou teď ve velmi těžké situaci, protože se implementuje nález Ústavního soudu, zjednodušeně řečeno, taková ta zásada, že když má kadeřnice nebo jiný živnostník přijímač pro účely, které nejsou komerční, tak za ně nemusí platit poplatek kolektivním správcům. My ten návrh podporujeme. Současně si myslíme, že i v současné krizové situaci by bylo vhodné tam doplnit i jednoduchou změnu, která by umožnila studentům vysokých, středních, základních škol v době, kdy jsou zavřené knihovny, získat přístup k těmto materiálům.

Formou pozměňovacího návrhu bychom tam například v režimu rozšířené kolektivní správy mohli dát oprávnění knihovnám, aby poskytovaly dálkový přístup k těmto studijním materiálům a pomohly jim tak se vzdělávat. Děkuji za podporu tohoto návrhu. Děkuji. Vše přednostní práva.

Požadujeme zrušení netransparentní Národní sportovní agentury, a aby tato agenda znovu podléhala kontrole příslušného ministerstva a Sněmovny. Odejmutím sportu z resortu školství a zřízením nové Národní sportovní agentury se sport a jeho financování zcela vymkly sněmovní kontrole. Milan Hnilička byl jmenován vládou hnutí ANO a ČSSD do funkce předsedy Národní sportovní agentury bez výběrového řízení. Tím se stal v podstatě ministrem sportu bez kontroly. Minulý týden předseda Hnilička odvolal své dva náměstky a jmenoval dvě nové místopředsedkyně, a navíc si najmul firmu, která má miliardy pro sport rozdělovat. Celé současné vedení Národní sportovní agentury tímto vyvolává další pochybnosti. SPD hájí zájmy sportovců a jsme zároveň pro efektivní rozdělování finančních prostředků. Požadujeme proto odvolání současného vedení Národní sportovní agentury a zároveň tuto agenturu zrušit jako naprosto zbytečný a nákladný nový státní úřad, který je zcela netransparentní, a jeho agendu začlenit do příslušného ministerstva, které se touto problematikou bude systémově zabývat. Tímto krokem se dostane agenda sportu zpět pod kontrolu Sněmovny a omezí se tak netransparentnost při rozdělování peněz z Národní sportovní agentury v oblasti sportu. Hladina hluku v sále je skutečně nepřiměřená.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, kolegyně a kolegové.

Můj návrh je jako první bod v pátek ráno. Chtěl bych říci krátké zdůvodnění. Bohužel se nám tento návrh nedaří prosadit gremiálním způsobem, byť to opakovaně navrhujeme. Daný návrh má neutrální stanovisko vlády, není tady tedy nějaký vyložený odpor se tímto zabývat.

Ale pusťme prosím do sněmovního legislativního procesu takový návrh, který by byl nosičem toho, že samoživitelům a samoživitelkám je potřeba v této situaci pomoci. Prosím vás o podporu tohoto návrhu, o individuální zvážení každé a každého z vás, jestli si téma samoživitelů a samoživitelek zaslouží být projednáno na plénu Poslanecké sněmovny a jestli si zaslouží i tato skupina ohrožených obyvatel naši pomoc. Nezapomínejme na ně, krize na ně dopadla skoro jako na žádnou jinou skupinu naší společnosti. Děkuji vám za podporu tohoto návrhu. Já vám děkuji. Jako další bez přednostního práva je přihlášena paní poslankyně Helena Langšádlová.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.

Navíc zaznělo, že vláda zvažuje přizvání i Ruska do tohoto klíčového tendru.

Ano, má to i ekonomické dopady, ale je to věc především politická.

Jsme v situaci, kdy nepotřebujeme Rusko ani jako součást konsorcia.